Takže to je první sněmovní dokument. Jedná se o obchodní společnosti kraje, dopad transformace příspěvkových organizací na obchodní společnosti v souvislosti s případnou možností uzavírání veřejnoprávních smluv dle ustanovení § 9 zákona č. 13/2007 Sb. Krátké zdůvodnění.

Po této transformaci zůstala v činnosti příspěvková organizace, ve které jsou pouze zaměstnanci vykonávající přípravu a zabezpečení silnic druhých a třetích tříd, to znamená, že výkonná složka zaměstnanců včetně vozového parku a zázemí pro výkon správy a údržby silnic přešla do obchodních společností. Za této situace by stát nemohl na kraje výkon správy silnic první třídy převést. To je druhý pozměňovací návrh.

Tady si dovolím dát trošku delší zdůvodnění. Vládní návrh zákona v článku 1 bodu 43 vkládá do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nový § 24a umožňující prostřednictvím místního dopravního značení omezit nebo zakázat tranzit nákladních vozidel na silnici nižší třídy. Důvodem pro tuto změnu je zájem zamezit nežádoucí objíždění zpoplatněných tras, které má negativní dopad na silnice nižších tříd a bezpečnost provozu na nich. Sankce za porušení tohoto zákazu vládní návrh ponechává na zákonu č. 361/2000 Sb., tj. na přestupek řidiče nákladního vozidla proti pravidlům silničního provozu. Takovýto způsob sankcionování porušení povinnosti ovšem neodpovídá plně koncepci sankcí u porušení mýtných povinností, popřípadě u rozměrů a hmotnosti vozidla, kdy vedle přestupku řidiče vozidla je stanoven rovněž správní delikt /sankce/ dopravce provozovatele vozidla. Tato koncepce dvojí odpovědnosti, odpovědnost řidiče, odpovědnost dopravce, adekvátněji odráží skutečnost, že řidiči v této situaci jsou v pracovněprávním, popřípadě obdobném vztahu k dopravci, který coby zaměstnavatel má významný vliv mimo jiné na plánované trasy.

Maximální výše sankce 100 tis. Kč je navržena stejně jako u sankce za porušení povinností spojených s mýtným systémem. Podotýkám, že všechny tři byly předjednány s Ministerstvem dopravy s tím, že až na malé zdůvodnění jejich stanovisko bylo kladné. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Birkemu. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Šenfeld, po něm pan poslanec Korte. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se jen formálně přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu 2150. Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Děkuji, pane předsedající.

Je to návrh potírající jazykový zločin, neboť nelze tolerovat, aby text zákona, to jest všeobecně právně závazného předpisu, nerespektoval úřední jazyk státu. Pokud jde o druhý bod, pětiletou legisvakanci, odůvodnění je také jasné. Jde o to, minimalizovat náklady na výměnu tabulek. Já děkuji panu poslanci Kortemu. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Stanjura.

Úprava rychlosti by mohla probíhat pomocí proměnlivého dopravního značení, elektronické značky, tak, aby k navýšení rychlosti došlo jen za předpokladu dobrých povětrnostních podmínek a nízké úrovně dopravy. Jako příklad vhodných úseků může být D1 v úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou nebo mezi Vyškovem a Kroměříží.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Pokud nejsou, nezazněly ani návrhy na vrácení, zkrácení lhůty či jakýkoliv jiný návrh. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.